Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové. Vážený pane nepřítomný ministře, interpeluji vás na základě žádosti majitelů obytných automobilů nad 3,5 tuny. Tito uvádějí, že při cestování na dálnici platí poplatky jako nákladní vozidlo dané EURO třídy.

Ve většině evropských států platí obytné vozy jednotné poplatky bez ohledu na hmotnost. Například Slovensko, Maďarsko, Francie. Tyto obytné vozy používají většinou vícečlenné rodiny, proto se domnívám, že by vaše ministerstvo mělo této žádosti vyhovět. Děkuji za odpověď.

Vážená paní ministryně, já sleduji poměrně podrobně dění na poli moderní české architektury, takže mně neunikla přestřelka ohledně rekonstrukce karlovarského hotelu Thermal.

Já bych se chtěl ale zeptat, co říkáte názoru současných odborníků, kteří říkají, že k největší devastaci té budovy dochází bohužel právě s nástupem hnutí ANO.

Není jasné, jaké architektonické a umělecké hodnoty ta samotná rekonstrukce vlastně sleduje, jaké chrání. Navíc uvádějí, že dochází k nevratným škodám a zásahům do původní architektury, do toho původního díla.

Rád bych se zeptal, kdy proběhlo výběrové řízení na architekta té rekonstrukce, protože u všech významných staveb historických právě samotná rekonstrukce je také předmětem soutěže.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

To bude všechno hotovo do letošního festivalu.

Já po této mediální přestřelce, úplně zbytečné, protože... Poprosím pana poslance. Já jsem ale nijak nezpochybnil, že rekonstrukce je v plném proudu, jak říkáte, tak jako nikdy. Já jsem se ptal po umělecké a kulturní kvalitě té rekonstrukce. Česká republika má za sebou naštěstí celou řadu velmi úspěšných rekonstrukcí historických památek, a dokonce některé jsou příkladné a jsou uznávané ve světě.

Ptám se na to, jakým způsobem jste vybírali architekta té samotné rekonstrukce, protože to je samozřejmě disciplína také sama o sobě.